Děkuji za pozornost. Dobrý podvečer. Další s přednostním právem vystoupí pan ministr dopravy Martin Kupka. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, nejprve jenom krátká reakce na vystoupení Tomia Okamury. Hovořil tady o zradě tak on se tady dopustil zcela jasné zrady na zdravém rozumu a ukázal, že mu už vůbec nezáleží na tom, jak jsou věci ve skutečnosti. Mohl bych si tady otevřít kancelář na uvádění jeho lží na pravou míru a zmíním jednu, která by přece musela opravdu vytočit každého, kdo alespoň trochu čte základní informace a zprávy. Zmínil, že Česká republika podporovala a prosazovala Euro 7 a že to učinila Fialova vláda. Právě vláda Petra Fialy byla jedna z prvních v rámci celé Evropské unie, která se jasně postavila proti normě Euro 7, a nejenom že se proti ní jasně postavila, ale zároveň rozvíjí jednání na evropské úrovni, aby pro svůj postoj získala co nejsilnější podporu členských států Německa, Itálie, Francie, Rumunska, Polska, Slovenské republiky a dalších a dalších států a ta jednání, jsem pevně přesvědčen, skončí pro Českou republiku a pro Evropskou unii úspěšně. Ztotožňuji se s tím, že ta norma není realistická, že by poškodila nejenom evropský automobilový průmysl, ale že by se ve skutečnosti zpronevěřila původnímu svému záměru, to jest přispět ke snižování emisí CO2, ke snižování dalších emisí, které mohou ohrožovat lidské zdraví, a jsme přesvědčeni o tom, že v tomto směru faktický a racionální postoj české vlády může jedině přispět k tomu, že pro celou Evropu se ty podmínky zlepší.

A další důležitá věc, právě výjimka pro spotřebu syntetických paliv ve spalovacích motorech.

Jenom připomenu, k čemu se zavázala vláda Andreje Babiše.

To, co následně přináší návrhy Evropské komise, k tomu směřují. A je to přesně vláda Petra Fialy, která se proti těm nerealistickým návrhům postavila s jasnými argumenty a navíc se schopností pro svůj postoj získat nezbytně spojence, se kterými bychom dokázali uspět a se kterými bychom dokázali tu nesmyslnou normu zvrátit. To je především odklad platnosti té normy, a to odklad nejméně o čtyři roky od uvedení v platnosti posledního delegovaného aktu tak, aby automobilky měly prostor se na jednotlivé technologické požadavky připravit. A chceme také technologické požadavky zmírnit, chceme odstranit například hraniční požadavky, které se podle našeho názoru vymykají fyzikálním zákonům, a chceme, aby v tomto směru ta norma měla zásadně realističtější podobu. Pokud toho chceme dosáhnout, tak nám přirozeně přísluší vytvářet spojenectví, a Česká republika s tím začala okamžitě, a znovu zdůrazňuji, že už v době, kdy jsme měli české předsednictví, díky spolupráci se zástupci automobilového průmyslu jsme vznášeli připomínky a proběhly i telefonáty s eurokomisařem, které vedly k tomu, že už v rámci právě přípravy Evropské komise se podařilo podmínky zmírnit způsobem, který pro nás není dostatečný, a proto se znovu ozýváme. A ozýváme se jako jedni z prvních a ozýváme se velmi slyšitelně i ve vztahu ke všem našim evropským partnerům, a to, co přinášíme, aby mohlo uspět, má své spojence, má jasný hlas rozumu, má jasný hlas spojenectví nejenom s těmi zeměmi, ale pochopitelně také s těmi, kteří jsou klíčoví pro zachování pracovních příležitostí v České republice a v dalších státech Evropské unie, kteří jsou klíčoví pro zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu, a to jsou jak výrobci, tak samozřejmě jejich zástupci, ale pochopitelně i sociální partneři jako jsou odbory. Tady bych v tomto případě očekával jednoznačnou podporu tohoto postoje ze strany opozice, a pokud se máme někde spojit, tak přesně v tomhle bodě.

Věřím, že se mi podařilo vyvrátit zjevné nesmysly, smyšlenky a zároveň upozornit na to, že postoj, který uplatňujeme v rámci České republiky, v rámci diskuse s našimi zahraničními partnery, je ve skutečnosti jediná možná cesta, jak uchránit český průmysl, ale i evropský průmysl před hrozbami, které jsme popsal. Děkuji za pozornost a v tomto ohledu pevně doufám, že se dočkáme spíše konstruktivní a efektivní podpory než nesmyslných a lživých útoků. Další s přednostním právem v pořadí vystoupí pan předseda Fiala, připraví se pan poslanec Brabec. Děkuji za slovo. I já samozřejmě částečně také navážu na pana ministra a musím říct, že si toho celkem vážím, že tady sedí a že mě v některých věcech bude poslouchat, protože já si nemyslím, že se shodujeme úplně na všem, co tady bylo řečeno, a myslím si, že by k tomu měla ještě být nějaká diskuse. Soubor navrhovaných závazných nařízení Evropské komise zvaný norma Euro 7 je pro SPD, a hlavně pro Českou republiku a její budoucnost naprosto nepřijatelná. Její schválení by znamenalo zásadní ohrožení automobilového průmyslu, který je páteří českého hospodářství, když produkuje cirka 10 % hrubého domácího produktu. A nejde jen o ohrožení výroby osobních automobilů, ale i výroby nákladních automobilů a autobusů. Možná to není tolik známé, ale faktem je, že Česká republika je doslova autobusovou velmocí.